Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 65. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám.

Zatím s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan poslanec Kobza.

Poté jsou zařazeny body 102, mimořádné odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení, a bod 103, mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů, obojí třetí čtení; poté bod 10, sněmovní tisk 165, novela zákona o pobytu cizinců.

Nyní poprosím ty, kteří se již přihlásili s tím, že chtějí vystoupit k případné změně již schváleného pořadu. Nejprve zde mám přihlášeného pana předsedu Marka Výborného stahuje a poté, načtu pořadí, aby každý věděl, je přihlášen s přednostním právem ke změně pořadu schůze pan předseda Tomio Okamura, poté pan předseda klubu Radim Fiala a poté jsou zatím tři další přihlášky ke změně schváleného pořadu.

Prosím, kolegové z pravé strany sálu, opravdu prosím, aby byla zachována důstojnost jednání, opusťte když tak sál. Nyní se slova může ujmout ke změně pořadu pan předseda Okamura. Prosím. Ještě jednou prosím o opuštění sálu těch, kteří chtějí hovořit, do předsálí. Prosím, nyní je na řadě pan předseda Okamura. Děkuji.

O víkendu půjde ministryně obrany... Můžu poprosit o zjednání klidu? Opravdu prosím, kolegyně, kolegové, je tady značný šum. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Já bych vás chtěl požádat, paní místopředsedkyně, abyste zjednala pořádek.